Já vám děkuji, pane poslanče. A jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se pan poslanec Jakub Janda. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, naše příroda je nemocná.

Takže jestli bych mohl, tak bych vás rád požádal o tuto podporu. V oddělení na obnovitelné zdroje je několikadesítekmiliardová částka a já si myslím, že těch 400 mil. solární baroni tak moc nepocítí.

Já vám děkuji, pane poslanče. Dále je přihlášen pan poslanec Jakub Janda. Vážené dámy, vážení pánové.

Vaše ministerstvo našlo v hospodaření svazu chyby za zhruba 900 tis. korun.

Můj dotaz je tedy stručný. To jsem rád.

Považujete za odpovědné poukázat tomuto pofidérnímu spolku dalších 6,3 mil. korun, anebo jste opravdu natolik závislí na podpoře vaší vlády od komunistů, že se bojíte prostředky pro Český svaz bojovníků za svobodu škrtnout?

Děkuji vám za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jiří Mihola a připraví se pan poslanec Jan Bartošek.

Je zřejmé, že když porovnáme celkové příjmy, celkové výdaje a saldo ve výši 40 mld., tak vidíme, že vláda představuje návrh rozpočtu, který neodpovídá plánům a slibům ve snižování deficitu. Já bych ale byl relativně tolerantní. To slovo relativně používám i proto, že když tak člověk přemýšlí nad těmi státními rozpočty, tak ono je není možné úplně srovnávat a říkat, tento je špičkový nebo velice dobrý a tamten je šílený, protože každý vzniká v jiných podmínkách, za jiných okolností a skládat státní rozpočet v době krize, je zřejmé, že je něco jiného než v době hospodářského růstu, i když se nám zpomaluje. A my nějak tak tušíme asi, nebo se ukazují ty první náznaky toho, že dochází ke zpomalování ekonomiky nejen u nás, a tedy růstu, a proto je škoda, že jsme nedokázali využít potenciál, který jsem tady vnímal, že by byl pro některé prioritní oblasti. Je to ve vládním prohlášení podpora vědy a výzkumu, je to podpora školství a vzdělávání. Já vím, že na to téma tady bylo řečeno mnoho, a mnozí se zaklínají mnohým v tom smyslu, že se přeci hodně udělalo, ale to není odpověď na to, jestli se nemělo udělat ještě daleko víc, a udělat toho, že by se skoro zázračně mohly v některých oblastech spojit dokonce síly vládnoucí koalice s těmi opozičními.

Jsou nějaké indicie i ze strany koaličních poslanců, že to takto vnímají, tak uvidíme, jak se budou rozcházet slova a činy.

A já dokonce si myslím, přestože jsem tady poukazoval na to, že k tomu slibu o snižování deficitu nedochází, tak si umím představit oblasti, kde je lepší investovat i třeba do minusu právě proto, že se nám to mnohonásobně vrátí.

To není málo. A víme, že právě díky tomu se může republika, když bude takto dobře investovat, hodně posunout.

A je potřeba poukázat na to, že když regionální školství, tak co vysoké školství?